Takže já se budu snažit svému předsevzetí dostát a skončím projev asi tak v jedné desetině toho, co jsem si připravila. Ale myslím si, že budu mít dost příležitostí v rámci druhého čtení, ve výborech rozhodně, pokud někdo navrhne já to nenavrhnu, ale pokud někdo navrhne že se prodlouží lhůta mezi projednáváním a jednotlivými čteními, je to naprosto legitimní, protože souhlasím, jak již jednou bylo řečeno, že jde o zásadní změnu, byť jenom velice stručnou, která dopadne na mnoho, na desítky souvisejících právních předpisů. Takže určitě budeme pro prodloužení lhůty mezi čtením. Nebo předpokládám, že bychom proti tomu nebyli. A chci vás také poprosit, nikoliv požádat, to ani nemůžu, abyste pustili tento tisk opravdu do dalšího legislativního procesu co nejdříve. Děkuji.

Já bych skutečně chtěl, aby se ta naše diskuse vyčerpala právě tady, v prvním čtení, protože to se dostane do výborů, kde se tím bude zabývat přibližně dvacet lidí, úzký okruh lidí, ale to je fakt naprosto zásadní zákon.

Já zatím slyším jenom: chci být plnohodnotný, chci mít právo, právo, právo...

Já jsem to čekal mnohem kvalitnější, upřímně vám říkám tu argumentaci, než prostě přijít a říct: Chci být plnohodnotný. Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Děkuju za jasné vyjádření, takže zkusíme to odehrát v prvním čtení. Teď mám jenom ty dvě minuty. Já to beru jako určitou výzvu a řekněme si to tedy v rámci podrobných argumentačních důvodů, proč chceme nebo proč připouštíme a vážně se zabýváme touto možností už v rámci prvního čtení.

Máte slovo. Dobré skoro poledne všem, kteří se dívají, a myslím si, že je jich hodně, na dnešní diskusi, a samozřejmě dobré poledne všem kolegyním a kolegům.

Takže i pokud to dneska nestihneme a budeme se tomu věnovat jindy, tak si myslím vlastně, že to je správně.

Já vlastně od vás žádám omluvu za to, co jste řekl. A teď tedy moje drobná úvaha. Zaznělo tady už toho strašně moc.

Všichni víme, že se čas nezastaví, že se stále všechno vyvíjí a mění. Mění se naše společnost a naše instituty, které vše lidské definují. A při každém takovém vývoji se pak ptáme, co nám ta změna přinesla, zda a komu byla užitečná, a jestli nás náhodou tato změna neuvrhla na slepou cestu.